Pro zajímavost. Opravdu pan místopředseda vlády a ministr financí s tím nemá nic společného a pan Schwarzenberg je zřejmě někde jinde. Pane ministře financí, kdybyste nám řekl, o jaký objem prostředků jde. Jaké firmy české podnikají na Kosovu a jaké subjekty?

To byla závěrečná slova. Ještě pan předseda klubu sociální demokracie.

Proto se ptám. Ještě před vyhlášením přestávky pan místopředseda vlády a ministr financí.

Působí tam Českokosovská obchodní a průmyslová komora. Jsou tam mise. České subjekty se účastní různých výstav a veletrhů. Jsou tam vydávány knihy českých autorů a nejsou ani výjimečná vystoupení českých umělců v Kosovu.

To pro informaci.

Tento přerušený bod budeme potom projednávat v rámci jiných bodů zpráv a mezinárodních smluv. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu sociální demokracie, zároveň vyhlašuji polední přestávku.